Je potřeba si připomenout, že máme v Evropské unii několik zcela nelichotivých prvenství.

Máme dlouhodobě jednu z nejvyšších mír inflace ze všech zemí Evropské unie. Přes 80 % domácností pociťuje zdražování, 19 % je dokonce v zásadních problémech.

Opravdu se na mě obrací mnoho mladých rodin, že situace pro ně je dále neudržitelná.

Bohužel, to vlastnické bydlení je samozřejmě vázáno hypotékou. Mladí lidé, kteří si pořídili vlastnické bydlení, šli do úrokových sazeb, které jim byly nabízeny, a vždycky jsme se pohybovali někde od 2 do 4 %. Samozřejmě tito mladí lidé, když si spočítali rodinný rozpočet, tak i když maminka zůstala na mateřské, tak to většinou zvládali. Ale situace dneska je zcela opačná. A já se ptám, a proto chci zařadit tento bod na jednání, co dělá vláda pro podporu bydlení v České republice? Jak chce pomoct mladým lidem, ale i třeba seniorům nebo zranitelným skupinám, k tomu, aby vůbec dosáhli na vlastní bydlení?

To jsou ta úzká hrdla, která samozřejmě znemožňují a prodražují bytovou výstavbu.

A to, že rostou ceny nemovitostí, je i v důsledku právě zmiňované nízké výstavby.

Navíc se ještě zvyšuje úroková sazba na nově poskytnuté hypoteční úvěry.

Všichni jsme zaznamenali na všech mediálních vystoupeních: Budeme stavět 100 000 bytů ročně. Kde jsou ty byty? Kam můžu poslat mladé rodiny, které se na mě obracejí v poslanecké kanceláři, že zoufale shání byty tak, aby mohly založit rodinu a samozřejmě se postavily na vlastní nohy? Je potřeba si uvědomit, že čtvrtina období, které má tato vláda před sebou, už je vlastně vyčerpána, a já bohužel musím říci, že nevidím to pomyslné světlo na konci tunelu. Musím se ptát, a proto chci zařadit tento bod na dnešní jednání, proč Ministerstvo pro místní rozvoj zastavilo podporu družstevního bydlení, kde mladí lidé si alespoň mohli sáhnout na státní podporu, pokud skládají takzvaný družstevní podíl? Proč neexistuje žádná podpora majitelům vícegeneračních domů, aby mohli vícegenerační domy rozdělit na samostatné bytové jednotky? Dnes ve vícegeneračních bytových domech bydlí samotní senioři, ale ti nemají peníze na to, aby udělali samostatné koupelny a samostatné vchody, přitom by to byly opravdu strašně malé peníze, doslova by se dalo říci, že by to bylo za málo peněz hodně muziky, a rázem by bylo řádově více samostatných bytových jednotek na trhu.

Proč se nepokračuje v projektu, aby byty začal stavět stát? Vždyť stát má opravdu velké množství projektů, může jít do družstevní výstavby a tak dále, ale v tom projektu, který naše vláda započala, se bohužel nepokračuje. Proto bych ráda zařadila tento bod, abychom se skutečně pobavili o tom, co my všichni poslanci této země můžeme pro zrychlení bytové výstavby v České republice udělat, a požaduji ho zařadit jako první bod ve středu 25. ledna. Děkuji moc za pozornost. Děkuji.

Po panu místopředsedovi následuje pan poslanec Novák. Vážená paní předsedkyně, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, vážení členové vlády, já bych si dovolil zařadit bod s názvem Dopady klimatických opatření na domácnosti a firmy, v závěru ještě zopakuji jednou název tohoto bodu. A nyní zdůvodním, proč se domnívám, že je nezbytné o tom diskutovat v rámci samostatného bodu, nikoliv v rámci toho, co nám doporučují členové vlády, a to jsou interpelace, protože v interpelacích máme v lepším případě několik málo minut na to, abychom položili dotaz a abyste vy odpověděli.

Nejste schopni poskytovat úplné informace o tom, co se tam vlastně dojednalo a jaké to bude mít dopady.

Do roku 2050, což nevypadá špatně, musí být bezemisní i všechny starší budovy podle toho, co jste domluvili v rámci energetických ministrů na Evropské unii v rámci našeho předsednictví.